Máme tam nemocné upoutané na lůžko.

Přispívali si i na kvalitní regionální potraviny.

A viděli sami, že ano, tudy je ta cesta, jak i přimět naše lidi jezte zdravě, jezte bezpečně a jezte české potraviny kvalitní, prokontrolované.

To zcela určitě ne.

A já musím říct, že asi tahleta cesta není úplně správná, protože jsou tam lidé po operacích, jsou tam lidé se zdravotními problémy a oni by myslím měli mít zdravou stravu, kvalitní, nutričně vyváženou.

Děkuji za pozornost. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já také děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

Ale já spíš jsem se zamyslela, nebo spíš se svým příspěvkem jsem se zamyslela nad tím zvyšováním se cen energií, a nejenom energií, ale i toho plynu. Já jsem si tu práci dala a snažila jsem se poptat v jednotlivých krajích, které samozřejmě mají ve své gesci krajské nemocnice. Náš Ústecký kraj těch nemocnic má víc samozřejmě ve své gesci, jako Krajská zdravotní, a ty měly štěstí. Je to teprve čeká, co vlastně nastane.

A vlastně to, co tady všechno říkali mí předřečníci, já se nebudu opakovat ale o čem se bavíme?

Bavíme se o nějakých zhruba 6 milionech státních pojištěnců, kterých se to týká.

A pak jsou to samozřejmě lidé, kteří ještě do toho systému nic nedávají.

Když potřebujete na různé rekonstrukce. Už to tady bylo řečeno, co se týče toho HDP, že dosáhlo 10 % na zdravotnictví, což je také krásné, protože celou dobu se to pohybovalo v nějaké úrovni 7,5 %, takže vlastně jsme dosáhli ten standard evropský.

Já mám pocit, že tím směrem se postupně plíživě dostáváme a nakonec to bude o tom, že to nebude, že naše zdravotnictví je zadarmo, protože si ho platíme tím zdravotním pojištěním, ale občané si budou k tomu vlastně připlácet. Říkám, já nebudu všechno opakovat, co tady bylo řečeno.

Takže já říkám, nebudu zdržovat, já dávám návrh, aby se vrátil tento zákon zpátky do druhého čtení. A co mě k tomu vede?

Takže vlastně my za dva roky se dostáváme úplně někam jinam, než kde jsme dnes.

Děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Vladimír Zlínský. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Já už jsem k tomuto tématu tady vystupoval, uváděl jsem tam mnohé důvody, proč navrhuji opakování druhého čtení. A teď bych se chtěl zmínit o dvou bodech, které jsem neuvedl a které jako lékař považuji za důležité.